21.

Upozorňuji, že je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odst. 2. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Teď to bude opravdu velice rychlé.

Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná.

Mnohokráte děkuji.